Podle mého názoru peníze z Evropské unie by měly být navíc na něco, co chceme dovybudovat, na něco, na co můžeme ty peníze použít, abychom posunuli českou vědu, české inovace, český výzkum na vyšší úroveň. Pokud bychom postupovali tak, že budeme snižovat národní zdroje a zvyšovat evropské peníze, tak nikam vědu a nikam Českou republiku neposuneme. Čas, pane poslanče. Stoprocentně sledujte, protože je to jedna z priorit.

Takže jenom to bych chtěla k tomuhle poznamenat.

Děkuji.

To znamená, já bych skutečně rád konkrétní čísla, konkrétní data.

Rozumím tomu, že nejsou jasné údaje třeba z Evropské lékové agentury, tomu rozumím. Současně ale tady zazněly informace o objednávkách, což kvituji, ale skutečně bych rád ty počty, jaké vakcíny a v jakých termínech. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Dámy a pánové, vážený pane poslanče, děkuji za váš dotaz.

Zbytek pak dorazí do konce druhého čtvrtletí příštího roku. V tento okamžik je velmi těžké odhadnout, zda bude možné všechny tyto vakcíny využít k přeočkování, neexistují na to bohužel ani prokazatelné studie.

Ale znovu říkám: nevíme, kdy to bude, ale musíme na to být připraveni.

Obsahem těchto smluv je již i možnost objednat si očkovací látky upravené na různé mutace viru.

Také jsme samozřejmě těchto jednání účastni. Pokud navíc víme, že do České republiky přijdou i již objednané vakcíny, máme jistotu dostatku očkovací látky, ať již bude termín přeočkování stanoven na jakoukoli dobu.